Hovořím o tom proto, že mezitím jsme přijali jako Poslanecká sněmovna novou novelu zákoníku práce.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, jenom velmi krátce bych zde uvedl, že po vráceném druhém čtení výbor tento bod neprojednal, a platí tedy původní usnesení, které je ve sněmovním tisku 317/2, to je doporučení neschválit původní tisk.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo ještě jednou. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně a kolegové, nevím, kolik z vás si všimlo včera při hlasování pro pozměňovací návrhy během schvalování zákona o navýšení nemocenské v karanténě, že jste zaměstnavatelům poslali další povinnost, a to posílat hlášení volných pracovních míst na úřad práce povinnost i se sankcí, povinnost, která je nadbytečná, protože by přece mělo být plně na vůli zaměstnavatelů, zda chtějí při obsazování volných míst v jejich firmách s úřadem práce spolupracovat, anebo ne. Dnes máme ve druhém čtení další pokračování štvanice a utahování podmínek podnikání v naší zemi, další nadbytečné opatření, které vstupuje do vztahu zaměstnanec a zaměstnavatel. Já každému opravdu přeji takovou dovolenou, kterou si se svým zaměstnavatelem domluví, třeba šest týdnů, je to totiž na těchto dvou stranách, ale oni si můžou domluvit nejenom dovolenou, ale také výši mzdy, stravné, sick days, vzdělávání a další benefity, které zaměstnavatelé svým zaměstnancům nabízejí. Nám tady leží návrh, který nebyl projednán v tripartitě, který nemá podporu ani jednoho ze subjektů, které se vyjadřovaly, tedy ani vlády, ani Hospodářské komory, ani Ministerstva financí, ani Ministerstva průmyslu a obchodu, ani Konfederace zaměstnaneckých a podnikatelských svazů, ani hospodářského výboru, ani garančního sociálního výboru. To je totiž člověk, který má za prospěšné, aby naši podnikatelé a živnostníci zkrachovali, zavřeli své firmy a živnosti a nechali se někde zaměstnat. To je totiž situace, do které takové návrhy naše podnikatele ženou.

Prosím, pane poslanče. Děkuji mnohokrát, pane předsedající, a děkuji i sněmovní legislativě.

Ano, děkuju. Budeme pokračovat v projednávání. Dáma má přednost.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Milé kolegyně, kolegové, já vás chci jenom seznámit se stanoviskem hospodářského výboru, který tento návrh projednal a vyslovil k němu zamítavé stanovisko z podobných nebo stejných důvodů, které tady řekl kolega Beitl. Ano.